Já vám děkuji.

Já vám přeji dobré ráno. Dámy a pánové, pane předsedající, zástupci vlády, paní ministryně, já bych chtěl také zareagovat. Tady zaznělo a myslím, že třeba i paní ministryně to má na twitteru že se přece hodnotily i nějaké obsahové věci. Jste nemocnice? Anone. A tento seznam těchto anone odpovědí, který jaksi říkal, jaký subjekt žádá, to by mělo být hodnocení těch projektů.

Už jen to kritérium regionu, kde někde máme nemocnice, ve Šluknovském výběžku, kde jsou v zásadních problémech, a někde máme nemocnice, které fungují, je podle mě zcela zásadní hodnoticí kritérium, kam by ty peníze v rámci tohoto programu jít měly. To je první věc.

Tak, jsme v papírovém světě. Vy někam pošlete přihlášku projektu, nějaký fascikl.

Z tohoto procesu kromě toho, že to řeší jeden člověk na podatelně, není v tom papírovém světě žádná ověřitelná digitální stopa.

To všechno nám umožňuje digitální svět, i to časové razítko, kdy se do toho systému přihlásíte.

který ten dopis by přišel dřív, asi by ten žák dostal přednost. Opět by to bylo složité a nebyla by tam žádná faktická kontrola, zda třeba někdo nebyl zvýhodněn apod. Proč mám tento široký úvod. Výhodou digitálního světa je, že v něm existuje ona digitální stopa.

Ve věcech, kde je důležitý čas, to dělá nějaký robot, program, který prostě vyplní ten formulář a odešle ho.

A proto, a tady zazněla nutnost vypsání tohoto znova, je zcela zásadní, aby se vyžádaly ty logy z těch serverů, aby se oslovil dodavatel toho systému a aby se ověřilo, zda nikdo v tomto směru neměl výhodu, nepředbíhal, anebo dokonce nedošlo k tomu, že na tom tzv. backendu rovnou do té databáze ty projekty nahrál. To je myslím zásadní. Já se moc nedivím, že tady pan ministr dneska není. Nebudu A já bych tedy byl pro, aby se šlo tou cestou, a já věřím, že asi nějaké to podání na tento proces bude, a skutečně využili výhodu toho IT světa, kterou právě v tom papírovém světě nemáme, a dohledali, jakým způsobem byl ten systém využíván a zejména zda někdo neměl přístup do toho samotného softwaru, kam se ty projekty nahrávaly. To je znalost, kterou lidé, kteří pracují běžně s počítačem, mají, vědí, jak to funguje. Možná by o tom měli mluvit i často zástupci vlády. Teď byla konference Digitální Česko, kterou pořádali největší odborníci na IT.

A to by mělo ministerstvo vyšetřit a toto podezření vyvrátit. Děkuji. Děkuji. Já vám děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, paní ministryně, páni ministři, dámy a pánové, za prvé bych chtěl pogratulovat, dnes je Mezinárodní den ošetřovatelek a zdravotních sester a jistě si naše ocenění po tom šíleném covidovém roce zaslouží. Bohužel jak je vidno, mnohé zdravotní sestřičky si nezaslouží ocenění toho, aby se právě v jejich nemocnicích mohly realizovat ty projekty, na kterých management nemocnic velmi usilovně pracoval několik měsíců. Nemohou. Pan kolega Kováčik, vaším prostřednictvím, pane předsedo, tady mluvil o tom, že digitalizace není samospásná a toto je příklad toho, jak digitalizace nefunguje. Já bych vás, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, opravil. Toto je digitalizace v podání této vlády. Ale určitě se dočteme ve volebním programu hnutí ANO, že zavedlo mnoho kvalitních digitálních produktů.